Senát Parlamentu již projednal tento vládní návrh a vyjádřil svůj souhlas na schůzi konané 23. dubna. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře.

Máte slovo. Děkuji za slovo.